I tento materiál uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl tuto informaci.

Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 40 vojenských cvičení se zahraničními partnery. Z tohoto počtu proběhlo na našem území 14 cvičení.

Ve sledovaném období byla provedena tato hlavní vojenská cvičení.

Takže vážený pane předsedající, dámy a pánové, já vám děkuji a žádám, abyste vzali tuto informaci na vědomí. Já děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 350/1. Nyní prosím zpravodaje výboru pro obranu, jímž by podle mých informací měl být pan poslanec Alexander Černý, aby vás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu ze 14. schůze tohoto výboru, která se uskutečnila 12. listopadu 2014.

pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji panu poslanci Černému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Neníli zájem o závěrečné slovo ve všeobecné rozpravě, přistoupíme k rozpravě podrobné, kde se hlásí pan zpravodaj.